Myslím si, že tam může vzniknout prostor pro projednání. Pokud ne, tak se k tomu vrátíme ve čtvrtek a budeme hledat jiný termín, kdy bychom mohli tento návrh zákona projednat. Takže to byly celkem čtyři návrhy na změnu programu. Vy jste navrhoval ten protikuřácký zákon jako čtvrtý bod, ale řekl jste čtvrtek, ale myslel jste asi středu, ne?

Technicky spíš jenom k tomuto bodu připomínka přednostní? Omlouvám se kolegovi Bartoškovi, jenom jednu větu.

Čili to byl pouze tento technický důvod. Pokud to nestihneme, nic se neděje, můžeme to projednat prostě někdy příště, ale jenom to byla tato technika.

Takže já vás vybízím a žádám především poslance hnutí ANO, aby umožnili projednání tohoto bodu. Já vám děkuji. Nevidím další přihlášku s přednostním právem, takže pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Benešík. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu KSČ navrhl z programu dnešního jednání vyřazení bodu 97 v krátkém názvu novičok. Krátké zdůvodnění. KSČM dlouhodobě odmítá snahy dehonestace prezidenta České republiky, přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana, z důvodu toho, že se snaží odpovědět na otázky občanů České republiky. Plnil funkci prezidenta a požádal patřičné orgány o vysvětlení situace, která v České republice nastala po aféře novičok, která zahýbala celou Evropou. Občané jsou s odpovědí pana prezidenta spokojeni, možná, že jsou někteří občané, kteří spokojeni nejsou a snaží se toho využít, aby dehonestovali, popřípadě dokonce pohnali prezidenta k nějaké trestní, popřípadě soudní odpovědnosti. Toto zásadně odmítáme. Otevírání kauzy novičok na půdě této Sněmovny považujeme za absolutně nadbytečné, protože již nějaký názor k tomu zaujal zahraniční výbor, nemusím s tím souhlasit, ale beru ho na vědomí, tedy měl možnost se seznámit s podrobnostmi v tzv. utajovaném režimu. V tomto režimu my ty podrobnosti nejsme schopni tady projednat V tomto režimu utajení tento bod navržen k projednání není, nejsou zde přítomni ani příslušní odborníci, popřípadě činovníci, kteří nám mohli poskytnout tyto údaje, o které se rozhodnutí jak zahraničního výboru, tak samozřejmě rozhodnutí pana prezidenta odvíjelo a které měly dopad na jeho zveřejněné informace. Zároveň chci zdůraznit, že od doby navržení tohoto bodu se situace docela radikálně změnila. Změnila se v tom duchu, že tiskové agentury uveřejnily informaci, že německá tajná služba BND potvrdila, že Německo už v devadesátých letech jed novičok získalo.

Jinými slovy to, co se tvrdí a co se tvrdilo, že tento jed novičok je pouze z jednoho zdroje, a což prezident nechával prověřit, jestli náhodou v českých laboratořích neprobíhá výzkum tady tohoto prostředku, tohoto jedu, se ukázalo jako pravdivé. A jeho slova se potvrdila odhalením německých novinářů. Další aspekty této věci samozřejmě budou hýbat mezinárodní politikou. Ale osobně si myslím, že český parlament tady není od toho, aby hodnotil přímo voleného prezidenta České republiky, který pouze vyhověl přání občanů a sdělil podrobnosti, které se týkaly výzkumu a vývoje těchto látek na území České republiky. Proto navrhuji stažení tohoto bodu z programu jednání. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Takže budeme hlasovat pouze o zařazení toho bodu jako prvního. Takže pak kolega Profant. A poté snad konečně kolega Benešík, poté pan kolega Farský.

A samozřejmě chci jít příkladem.